Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o podporu pozměňovacích návrhů, které předložil náš klub Starostové a nezávislí.

Proto doufám, že vás přesvědčím a tyto pozměňovací návrhy podpoříte.

A my to tak činíme proto, že tento rok, nebo respektive pro příští rok by to mělo být... Tak, já poprosím o klid, který právě nastal. Děkuji, pane předsedo.

Dalším pozměňovacím návrhem je podpora mateřských škol, respektive navýšení dotačního titulu na výstavbu mateřských škol, a navyšujeme dotační titul na Ministerstvu školství o 300 milionů, a to z toho důvodu, že jsou připraveny projekty na výstavbu mateřských škol téměř za 4 miliardy korun, a to se stavebním povolením. Při posledním dotačním titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj byly uspokojeny žádosti pouze za 420 milionů, žádostí přišlo za 2 miliardy, čili je vidět, že ta potřeba je opravdu veliká.